Prostě dostaneme se do recese, dostaneme se do obrovských problémů v průmyslu, pokud tady budeme nakupovat plyn, který bude pětkrát dražší. Je to politické rozhodnutí, abychom na někom nebyli závislí, ale v přímém přenosu zabijeme sami sebe. Ale to nevadí!

Ale to už je vedlejší. Samozřejmě hlavně být proti tomu Putinovi. Česká republika je podle jeho slov jedinou zemí ve střední Evropě, která nemá uzavřený dlouhodobý kontrakt na nákup zemního plynu. Přitom ho pravděpodobně dříve měla.

Já mám k energetice ještě jednu poznámku. My samozřejmě vyrobíme, a já to tady někde mám, vyrobíme tu energii poměrně velmi levně a pak ji posíláme na dvě burzy.

A tady existuje ještě jedna varianta, která se jmenuje sociální tarif. To byly dvě větve, kde vlastně se energie prodává a nakupuje, a další větev se jmenuje která neexistuje se jmenuje sociální tarif.

Má to samozřejmě jeden háček a ten háček jsou další akcionáři, kteří jsou součástí ČEZu. Abychom dodrželi zákony, tak ti by se museli vykompenzovat tady těmi penězi. Ale možná se zeptáte: A kde na to vezmeme? Já si myslím, že v současné době je to velmi jednoduché.

Ale ti lidé prostě za půl roku, až budou mít platit hypotéky, nebudou mít fixaci, budou platit energie, budou platit ceny potravin, prostě všecky vstupy, všecky jejich výdaje se zvýší několikrát, tak na to nebudou mít. A je to jedna z dalších věcí, kterou vláda neřeší, a já na to opakovaně upozorňuji, že prostě to bude za několik měsíců velký problém.

Dále pan Štěpán dodává, že cena plynu na burze je nepředvídatelná, a proto teď lidem a firmám chodí najednou vysoké faktury. Ale zatím ne všem, protože některé subjekty mají uzavřené dlouholeté smlouvy na zafixovanou cenu. Někteří občané mají štěstí. Po jejich skončení se ovšem tento problém bude týkat úplně všech. A to je ta doba, na kterou upozorňuji, a tvrdím, že řešení se jmenuje sociální tarif.

Já jen abych se pokusil nastínit, jak by to mohlo vypadat.

A je to mimochodem jeden z hlavních důvodů současné vysoké inflace.

Takže celá slavná Evropská unie s evropským řešením jde pěkně k šípku. Každému je bližší košile než kabát.

Jak do Česka? Sami máme málo! Bližší košile než kabát. Takže je potřeba chránit národní zájmy a to by vláda v této chvíli měla udělat. Vladimír Štěpán dále uvádí, že rozdíl mezi cenami plynu na Slovensku a v České republice je 100 % ceny. Představte si to! Tedy že Slováci platí za plyn dvakrát méně, a to proto, že mají uzavřený dlouhodobý kontrakt, který drží státní dodavatel plynu. Má samozřejmě uzavřený dlouhodobý kontrakt o Maďarsko. Ale tady to prostě nikoho nezajímá. I ten plyn, který kupujeme od Němců, od německých soukromých firem, tak oni ho kupují za 6 korun a nám ho prodávají za 27 korun. Jenom abyste věděli, jaký je to obrovský byznys. Prostě všecko bylo v pohodě. Podle Vladimíra Štěpána je více cest, jak opět zlevnit zemní plyn. Například oslovit německé obchodníky, kteří odebírají plyn levně, aby ho umisťovali na burzu, kam už Gazprom nedodává.

A co česká vláda nabízí jako alternativy, je pak dle něho k pláči.

No to bylo úplně k smíchu, protože my potřebujeme řešit hlavně průmysl. Ten když se zastaví, tak dojde k obrovským ekonomickým problémům, k nezaměstnanosti a k dalším.

A solární energie funguje nejméně v zimě, kdy je právě naopak nejvíc potřeba.